Jak to, že mu tato vada nevadí u současného premiéra, která je úplně stejná? Jak to, že mu tato vada nevadí u předsedy parlamentní strany, která tuto vládu podporuje?

Tato nekonzistence je pro mě zarážející a dokládá to, že prezident republiky jedná výsostně účelově, a to nikoliv v zájmu toho, co potřebuje demokratická společnost, co potřebuje vztah moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní, ale jedná přímo proti tomu a tyto vztahy destruuje.

Jsem přesvědčena o tom, že Senát udělal dobrou práci.

Proto považuji tuto práci za velmi cennou.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan senátor Láska se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, pane senátore, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo.

Za to vám velmi děkuji.

Pane poslanče, máte slovo.

Naše hnutí Trikolóra se na této debatě nechce podílet a budeme se držet věcných věcí.

Neudělali to, napsali to jinak.

A tady musím říci, že bohužel ti stejní populisté, kteří dnes nejvíce křičí o neústavnosti, jsou ti, kteří tuto významnou změnu, přímou volbu prezidenta, prosadili, aniž přitom jasně vymezili či omezili prezidentovy pravomoci.